Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Námitka byla přijata, takže znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mariana Jurečky. Žádost o odhlášení?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže nyní bychom hlasovali o návrhu na pevné zařazení.

Návrh na pevné zařazení byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Dále tady máme návrh paní poslankyně Langšádlové.

Nejprve budeme hlasovat o tom, jestli vůbec tento nový bod zařadíme.

Návrh byl zamítnut, takže nebudeme hlasovat ani o pevném zařazení.

V hlasování číslo 25 přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

V hlasování číslo 26 přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh, pořad schůze, byl schválen.